Já jsem ten poslední, kdo je rád za to, že tady jsme závislí na dovozu takto klíčových komodit, jako jsou ochranné prostředky a třeba i léky, ze třetích zemí.

A já jsem jako ministr zdravotnictví již před několika měsíci na Radě EPSCO ministrů zdravotnictví apeloval na to, aby Evropská unie a Evropská komise vytvořily jasnou strategii, abychom byli soběstačnější z hlediska nejenom České republiky, ale skutečně Evropy, pokud jde o takto strategické komodity, jako jsou zdravotnické prostředky nebo léky, protože ta závislost na Číně je z mého pohledu chybná a ukazuje se, že může být zkrátka do budoucna problematická. A viděli jsme to v této krizi. Takže je to ponaučení, určitě. Měli bychom podporovat českou výrobu, to bezesporu.

přilákat jejich výrobu zpět na území Evropy, mít pod kontrolou kvalitu, mít pod kontrolou zásoby a nebýt v takovéto krizové situaci, jak se nám teď ukázalo, závislí na dovozu z třetích zemí, kde ta nejistota je poměrně vysoká. Děkuji, pane ministře.

Návrh byl přijat.